A znova říkám, vaše vládní koalice už má většinu tady ve Sněmovně čtyři měsíce.

Ale to je zákon, který vůbec není pro občany v České republice, kteří tady platí daně. Navíc občané v zahraničí už volit můžou na zastupitelských úřadech. A prezidentskou volbu taky.

Od vás není nic tady.